Občané a především podnikatelé očekávají od nás poslanců, že se pokusíme tento stav alespoň trochu napravit a legislativu zjednodušit tam, kde to poměrně snadno lze vykonat. Daňové zákonodárství se přímo nabízí jako oblast, kterou můžeme výrazně zjednodušit tak, aby byla přístupnější všem poplatníkům a plátcům daní, aby co nejméně zatěžovala občany a podnikatele. Právě proto TOP 09 připravila v minulosti uzákonění jednotného inkasního místa, které mělo zjednodušit výkaznictví a placení daní a navíc zjednodušit i práci pro berní úředníky, kteří by se poté mohli více věnovat kontrolám podvodníků, kteří se snaží podvádět především v oblasti nepřímých daní a každoročně připraví stát o desítky miliard korun daňovými úniky a podvody na dani z přidané hodnoty.

Omlouvám se, pane poslanče, ale váš čas vypršel. Dovolím si pokračovat v dalším kole. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Putnová. Prosím, paní poslankyně. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové.

To znamená, jak dopadne na občany a jak dopadne třeba také na pacienty. V té první otázce, kterou jsem si kladla, zda tento zákon nemá korupční potenciál, jsem si bohužel musela odpovědět ano, tento návrh zákona v sobě nese skrytý korupční potenciál.

Protože chápu, že to vnímá jako politický úspěch. Jsem přesvědčena, že v budoucnosti se o těchto termínech bude dále jednat. Koneckonců s posouváním termínu a s odkladem máme v českém zákonodárství přece svoje zkušenosti!

Vidím tedy skrytý korupční potenciál v tom, že termíny, tak jak jsou navržené, budou předmětem dalšího politického ujednání a dalších politických obchodů. Můžete mi navrhnout, že se to nestane. Ale pokud jste přesvědčeni, že se to nestane a nemůže se to stát, tak v tom případě bych byla ráda, kdyby to tady jednoznačně zaznělo. Tou druhou oblastí je to, co jsem uvedla jako další téma, kterému bych se chtěla věnovat, a to je kvalita života, která bude souviset s tím, když podnikatelé, živnostníci se rozhodnou svoji činnost ukončit.

Sdělovali svoje obavy a také neochotu učit se novým technickým věcem v období, ve kterém už plánují svůj důchodový věk.

Dostalo se mi pouze všeobecné odpovědi, která se týkala obecných systémů proveditelnosti, nebo způsobů proveditelnosti, ale studie, která by se zaměřila speciálně na tuto oblast, takovou informaci jsem dosud nedostala. Dovolila jsem si tedy podívat se na otázku lékařů, jejich působení a jejich napojení na elektronický systém trochu podrobněji.

Dle zjištění České lékařské komory 20 % lékařů nepoužívá v práci počítač a asi 40 % z nich nemá přístup k internetu. To jsou zdroje, které je možné dohledat na webových stránkách. Všechny zdroje jsou v mém projevu v tomto smyslu dohledatelné.